Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra? Výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.

Pozměňovací návrh se týká zavedení sociálního pedagoga. Stanovisko výboru je nedoporučující. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Tento pozměňovací návrh takto zavádí definici třídního učitele a zavedení třídnického příplatku. Nehlasuje se o bodu 2 § 133a odst. 2, jelikož ten upravuje také specializační příplatky, které upravuje již jiný schválený pozměňovací návrh. Takže pouze o F 55 , bod 1, v bodě 2 § 133a odst. 1. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Nebudeme hlasovat u tohoto pozměňovacího návrhu o bodu 2 podbodu 1, jelikož upravuje specializační příplatky, které již upravuje jiný schválený pozměňovací návrh. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Následuje bod 22 procedury, ale ten přeskočíme, protože byl schválen B 7096.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Nyní se dostáváme k bodu 25 procedury, který je za předpokladu, že nebude schválen ani pan Výborný, ani pan Mihola, ani paní Hyťhová, což se stalo.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministra?

Ano, kontrola hlasování.

Ano, hlásí se.